Já teď budu citovat z oficiální zprávy, tiskové zprávy Ministerstva vnitra, ve které se k tomuto roku píše: V České republice získalo dotace z evropských a rozpočtových zdrojů šest organizací, jejichž projekty přispívají k vzájemnému poznávání kultur. Kromě nich bude po následující měsíce probíhat množství akcí, jejichž cílem je podpora kulturní různorodosti Evropy. V Evropské unii v posledních letech většina zemí získává jasně multikulturní charakter, ať už jde o rostoucí počet jazyků, náboženských vyznání, či lidí nejrůznějšího etnického a kulturního původu.

Já skutečně proti tomu nic nemám, já vím, že lidé mění názory, ale bylo by dobré, abychom byli korektní a říkali pravdu o svých politických konkurentech, nelhali o nich a možná se tím nesnažili zakrýt své mylné názory z minulosti.

Je to na straně sedm, pokud by náhodou někdo nevěřil a myslel si, že si vymýšlím, tak najděte si programové prohlášení vlády Miloše Zemana a najdete to na straně sedm.

Já bych byl rád, abychom o sobě skutečně neříkali lži, abychom prostě byli korektní a abychom tuto diskusi vedli tak, jak se sluší na Poslaneckou sněmovnu. Já skutečně minulost nikomu nevytýkám a rozumím tomu, že někdo mění své názory, ale prosím, mluvme pravdu o svých politických konkurentech. Děkuji vám za to. Pan předseda Zbyněk Stanjura, připraví se pan ministr Petříček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Říkám to tady na začátku, abych to nezapomněl, to znamená, po ukončení těch, kteří mají přednostní právo. Jestlipak si vzpomenete, co se stalo přesně před rokem v Poslanecké sněmovně? Rozumím tomu, že mnozí ne, tak já vám to připomenu.

To je odpověď na ty stesky, že opozice pouze kritizuje.

Nejsme schopni, ne proto, že my bychom nechtěli, vládní většina není ochotna, abych byl přesný, není ochotna připustit debatu například o našem návrhu odpuštění daně z příjmů živnostníkům za rok 2020.